79.

Zkonstatuji, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, že usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 43/2.

Prosím, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, máte slovo, paní ministryně.

Za tímto účelem se zavádějí takzvané standardní datové formáty, které mají přispět k efektivnímu zpracování žádostí posuzovaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Novelou se reaguje na uvedené znění směrnice.

Uváděný návrh novely v totožném znění prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením v témže roce, které skončilo bez jakéhokoli rozporu.